Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Návrh rozpočtu i střednědobého výhledu uvažuje s poskytováním podpory pouze v návratných formách úvěrů a záruk v rozsahu volných vlastních aktiv Státního fondu rozvoje bydlení.